Vedení Sněmovny by také mělo být důležitou oporou pro nové kolegy a přiznejme si, že to nebudou mít jednoduché. Proto v okamžiku, kdy máme před sebou volbu dvou kandidátů na předsedu Sněmovny, vás tímto žádám o podporu toho, kdo podle mého nejlepšího vědomí a svědomí lépe a zcela naplňuje náročné předpoklady pro výkon třetího nejvyššího ústavního činitele v naší zemi, tedy o vaše hlasy pro pana docenta Karla Havlíčka. Pan docent Havlíček, vicepremiér této vlády, ministr dopravy, ministr průmyslu a obchodu, za svůj profesní život dokázal, že je schopen úspěšně vést, ať už to byly různé evropské i tuzemské instituce a platformy, které podporují malé a střední firmy a živnostníky, jeho výkon funkce předsedy Asociace malých a středních podniků a živnostníků nebo vysokoškolské angažmá v pozici děkana Vysoké školy finanční a správní až po jeho současnou práci ve vládě. Všude tam musel uplatnit předpoklady a schopnosti, které ho opravňují k této kandidatuře a výkonu funkce předsedy Sněmovny. Při respektu k těmto zkušenostem by se spíš dalo očekávat, že právě paní poslankyně a předsedkyně TOP 09 se bude primárně věnovat práci ve výboru pro sociální politiku nebo že se popere o místo ministryně práce a sociálních věcí. Ostatně velmi často se právě k práci ministryně práce a sociálních věcí Maláčové velmi výrazně vymezovala. Dalo by se tedy čekat, že právě s tímto mandátem a odbornými zkušenostmi se bude snažit domnělé chyby razantně napravovat. A pokud si dobře pamatuji, jako místopředsedkyně výboru vlastně nikdy nevedla jeho zasedání. V letošních volbách hlasovalo rekordních téměř pět a půl milionu voličů. Volební účast přesáhla 65 %, bohužel však víc jak milion hlasů propadl. To tedy znamená, že při porovnání s počtem oprávněných voličů, což je aktuálně zhruba 8,3 milionu lidí, podporuje složenou koalici koalic pouhá čtvrtina tohoto celku. Tento volební výsledek by měl v demokratické společnosti vést ke konstruktivní komunikaci s opozicí. A opakuji: ano, my jsme uznali, že jsme tentokrát nevyhráli, ale minimálně zastupujeme podobně významnou skupinu voličů a byli bychom rádi, kdyby s námi bylo také v tomto směru také jednáno.

K tomu má dvě možnosti: sdružení pětikoalice anebo spolupráce s početným a nejsilnějším klubem, byť reprezentuje opozici. My jsme se to naučili již v minulém období. Museli jsme každý návrh zákona, každé politické stanovisko vážit tak, abychom mohli naplňovat nejen vůli lidu, ale i dohodu o širší politické shodě v rámci Sněmovny. V této chvíli nevolám po ničem jiném, než aby tato spolupráce pokračovala, aby klub hnutí ANO, kterému dala důvěru značná většina voličů, byl respektován právě z toho pohledu, že zastupuje 1,5 milionu voličů. Znovu zdůrazňuji, že nejvíce voličů ze všech klubů v současné Sněmovně. Je tu ale faktor, který najednou mění úhel pohledu na jakoukoli odbornost, a to je opět politika a politikaření. Souručenství pěti stran, které získaly hlasovací většinu, se rozhodlo rozdělit funkce v naší Sněmovně tak, aby jim do toho mohla opozice mluvit jak jinak než co nejméně. Jaký je to rozdíl proti minulému volebnímu období?

My jsme si v klubu ANO uvědomili realitu voleb a přijali opoziční roli. Ostatně tato role se dokonce může zdát v mnohých ohledech mnohem snadnější, ačkoliv to tak není. Odpovědnost za řízení státu má vždy logicky koalice. Jako zodpovědní zákonodárci ale máme na paměti kontext doby, ve kterém se nacházíme. Ještě jednou zopakuji: Je tu pandemie, rostou, a to ne naší vinou, ceny energií. Zvedá se, a to ne naší vinou, inflace, která likviduje poslední uspořené prostředky našich obyvatel. Dostali jsme mandát zastupovat vůli našich voličů, kteří nám dali hlas ve volbách. Hnutí ANO obdrželo, říkám to dnes již potřetí, téměř 1,5 milionu hlasů, a proto nemůže s tímto silným mandátem jenom sedět a přihlížet. Poslanecká sněmovna musí být v této době místem klidu a opory pro občany. A tím je v této chvíli pouze a jedině poslanecký klub hnutí ANO.

Proč toto porovnání?

Nicméně sám o sobě úplně přesvědčen nejsem. Věřte, že navrhujeme kandidáta, který bude předsedou všech poslanců, ne předsedou jednoho klubu. No a právě v této době musí Poslanecká sněmovna zapomenout na slovní půtky za tímto mikrofonem a využít potenciálu všech zvolených poslanců k práci pro stát a jeho občany.

Proto vás žádám o podporu pana poslance Karla Havlíčka při volbě předsedy Sněmovny a věřím, že se všichni k volbě postavíte v duchu slibu poslance, který jsme toto pondělí složili.